Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Nesouhlasné stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Stanovisko nesouhlasné. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nesouhlas.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další. Stanovisko nesouhlasné.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko nesouhlasné.

Návrh nebyl přijat. Nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nesouhlas.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nesouhlas. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nesouhlas.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nesouhlas. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Nesouhlas.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.